Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Holík a pan poslanec Kučera. Pan poslanec Holík není přítomen, v tom případě pan poslanec Kučera.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Jenom pro připomenutí, už jsme tady skoro čtyři roky, pro pana kolegu Kučeru, jeho předřečníkem byl pan kolega Opálka. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně nazývaný EIA, nás provází vlastně už po celé naše funkční období. Dá se říct, že již v dubnu výbor pro evropské záležitosti, který v běžném procesu norem, které přicházejí jako náměty k projednání z Evropské komise, tento evropský záměr projednal a doporučil vládě, aby přistupovala k tomuto zákonu s velkou opatrností, a to proto, že důsledná aplikace evropských směrnic může způsobit ztrátu konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zablokování staveb, které jsou u nás ve veřejném zájmu. Musím říci, že se tak nestalo, vláda si nevzala naše doporučení k srdci, předložila zákon, který následně pak byl hlasy koaličních poslanců schválen, a samozřejmě nyní pořád jenom hasíme, co jsme tehdy způsobili, hasíme požár, který jsme tehdy sami založili. Nestaví se velké infrastrukturní stavby, které jsou ve veřejném zájmu, ale nestaví se bohužel ani ty menší stavby, které nás zase tolik nezajímají, ale které jsou také procesem EIA blokovány.

A pak mohou do procesu vstupovat dva typy občanských sdružení, jednak taková ekologicky zaměřená občanská sdružení, která mají delší než tříletou historii, a pak taková sdružení a spolky, které vznikly přímo speciálně k danému záměru.

Možná ale situace umožňuje i jiné vysvětlení, a to takové, že ti lidé, jak tady třeba zmiňoval pan Kořenek, kteří chtějí protestovat proti některému záměru, zjišťují, že pokud nejsou již někde organizováni a nemají tedy jaksi vliv přímo na nějakou historickou ekologickou organizaci, tak musejí založit spolek, dojít na úřady, spolek registrovat a pak obejít 200 lidí a získat 200 podpisů.